Paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne bez udání důvodu.

A nyní jako další vystoupí v řádné rozpravě pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já jsem byl obojí.

Mám tedy zkušenost s oběma stranami. A to, co já bych chtěl v tuto chvíli zdůraznit, je něco jiného, než co tady zaznívalo. Chápu, že to v návaznosti znamená například i změnu rozpočtových pravidel, prostě proto, aby se nemocnice stala skutečně organizací, která funguje podle stejných pravidel jako každý jiný podnik.

Čím se univerzitní nemocnice liší od všech dalších nemocnic?

Jsem si vědom toho, že to je věc, na kterou v mnoha případech neradi slyší i rektoři vysokých škol, protože převzít zodpovědnost za provoz univerzitní nemocnice, převzít za to nějaké ručení je velmi obtížné. Ale jsem přesvědčen o tom, že to bez toho prostě nepůjde.

A já všechny tyto změny vnímám jako negativní.

Říkám: Běž, běž a vrať se mi za pět let jako kvalifikovaný doktor. Ty počty jsou v počtu našich lékařů nepodstatné, to, co každý rok odchází, je to číslovka, která je víceméně stabilizovaná, měla mírný vzestup okolo Děkujeme, odcházíme, jinak je trvale stabilizovaná. Čili to, co já bych chtěl, aby tento zákon lépe reflektoval, je to, aby tam vztahy mezi školskou částí, pedagogickou částí a zdravotnickou částí byly naprosto jasně definované.

Jsou to rozdíly v dovolených, ve všech těchto věcech.